Dále budeme hlasovat o tom, že předložený návrh dáváme k projednání výboru hospodářskému. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 316. Dále zde mám návrh pana zpravodaje o zkrácení lhůty na projednávání o 20 dnů, tedy na 40 dnů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání na 40 dnů? Kdo je proti? Přítomných poslanců je 128, pro tento návrh hlasovalo 84 poslanců, proti 3. Konstatuji, že návrh byl přijat. Na závěr konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále do výboru hospodářského a lhůta na projednání byla zkrácena o 20 dnů, tedy na 40 dnů.

Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne a hezký podzim.